A uvědomme si, prosím, dopady na tyto oblasti. Současné zvýšení odvodů do sociálního systému bude pro zemědělství dalším krokem pro zvyšování cen potravin.

A realita navýšení. Co dělá ministr práce a sociálních věcí?

Kdo zapláče, budou malé a některé střední firmy, anebo samozřejmě podnikající fyzické oblasti v oblasti zemědělství. A neříkejme, prosím, že jim pomáháme, protože vy je likvidujete v přímém přenosu a sociálními dávkami, které chce pan ministr práce a sociálních věcí rozdávat, ty mu všechno prostě nezachrání. Já doufám, že tedy nastane problém pro prostor na zemědělském výboru, abychom o tom hovořili.

Já si těch lidí vážím.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já potom v závěru ještě bych i nastínil nějaké řešení, které má hnutí ANO, tak jak my vidíme některé věci, abyste neříkali, že tady pouze jenom kritizujeme.

Navyšování cen dálničních známek zcela asociální věc, budu se k tomu také vyjadřovat.

To znamená, já bych se chtěl vyjádřit jako první věc ty dopady zavedení vládního balíčku pro mladé lidi. Takže k tomu prvnímu.

Do vzdělání lidí, prostě aby ti lidé měli jakousi perspektivu, aby chtěli žít v naší zemi, je to vlastně budoucí generace, která bude potom pokračovat v nějaké cestě po nás.

Až takhle někteří lidé počítají každou korunu.